Systémový přístup.

Když se nám to hodí, tak jsme pro.

To je pravda. Na druhé straně platí to, co říkal pan poslanec Onderka jako zkušený komunální politik.